A podívejte se na to, co se tady odehrává! Jestliže je přerušený bod a já jsem se přihlásil k tomu, tak čeho jsme dosáhli? Čeho jsme dosáhli? Vynikající nápad. Čili jestliže někdo něco nechce, tak tady bude zdržovat donekonečna. Tak prosím, takhle můžeme pokračovat. Dobře, buďme tady přes půlnoc!

S přednostním právem byl přihlášen kdo? Takže s přednostním právem, je pravda, že prvně to avizoval pan předseda Chvojka, dává přednost panu předsedovi Kalouskovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo s přednostním právem. Jenom stručnou reakci na pana předsedu Filipa. Já jsem nechtěl nic jiného než přítomnost ministryně práce a sociálních věcí v okamžiku, když se tady projednává její politická priorita. A tu přítomnost jsem tady chtěl jenom proto, abych jí mohl položit dotaz, na základě kterého bych formuloval potom stanovisko poslanecké frakce. To jsem si dovolil hodně, že jsem chtěl, aby tady byla, když to předkládá a když se jedná o její téma?

A já bych docela rád Vašich předchůdců, pane místopředsedo Filipe, bych rád dodal.

Děkuji, přednostní právo pan předseda Chvojka. Máte na to právo, pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy. Paní ministryně už je na cestě, jak jsem říkal.

A chtěl bych vás opravit, co jste říkal v rámci toho předchozího vystoupení, ne toho posledního. Je to poslanecký návrh a ona není předkladatel. S přednostním právem pan místopředseda Filip. Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, jistě nikdo neupírá panu kolegovi Kalouskovi právo předložit návrh, aby tady paní ministryně byla.

Poprosím pana předsedu Kalouska s přednostním právem.

V každém případě znovu opakuji, že jsem nechtěl nic jiného než přítomnost paní ministryně práce a sociálních věcí v okamžiku, kdy se projednává její politická priorita. Byl jsem také ministrem vlády České republiky asi šest a půl roku a nikdy se mi nestalo, že bych tady nebyl, kdy by se neprojednávala moje legislativní priorita.

Takže prosím o hodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu, minimálně do té doby, než se vrátí paní ministryně. Pane předsedo, já bych vás chtěl upozornit, že jsem nechal hlasovat o vašem procedurálním návrhu. Poslanecká sněmovna přijala usnesení o přerušení tohoto bodu do příchodu paní ministryně. Neběží rozprava V takovém případě už tady nemáme o čem mluvit.

Vážená vládo, paní a pánové, zaslechl jsem tady cosi o srovnání dosaženého průměrného věku Vím, že tato situace je...

A tuto situaci Španělé sami dlouhodobě vyřešenu nemají.

Připomínám jiný režim tohoto typu zemí, které jsou